Děkuji, pane předsedající. Paní poslankyně, dámy a pánové, je mi samozřejmě líto komplikovaného přístupu té dané pacientky k léčbě, nicméně poskytování i úhrada těch zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění má nějaká pravidla, která plynou ze stávajícího zákona. Z informací, které mám, to bylo kvalifikováno tak, že pacientka nesplnila indikační kritéria, která ten přípravek má pro standardní úhradu z veřejného zdravotního pojištění, a v takovém případě připadá v úvahu takzvaná výjimečná úhrada podle ustanovení § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění, a to tehdy, neexistujíli cituji jiné hrazené způsoby léčby zohledňující zdravotní stav pacienta. V tomto případě rozhodnutí o naplnění podmínek podle tohoto paragrafu svěřuje zákon zdravotním pojišťovnám, přičemž i jejich postup musí být v souladu se zákonem. Probíhá tedy formální posouzení, dokazování, pacient má možnost se odvolat, případně se bránit soudní cestou. Ale je potřeba říci, že opravdu za stávající situace se jedná vždy o komisionální posouzení a rozhodne pojišťovna, jestli to je, nebo není podle tohoto paragrafu aplikovatelné.

Pokud se týká postupu olomoucké nemocnice, která odmítla ten léčivý přípravek pacientce aplikovat, i když jej pacientka platila z vlastních prostředků, tak jenom mohu říct, že není pravda, že pacientovi lze aplikovat pouze léčivé přípravky hrazené z veřejného zdravotního pojištění. To pravda není. Nevím nicméně, zda nemocnice tento důvod skutečně uvedla, protože informace, které mám, jsou opravdu jenom ze sdělovacích prostředků. Pravděpodobně jste na tom také tak. Mohu jenom upozornit, že podání toho léčivého přípravku, v tomto případě Lemtrada, může být spojeno se specifickými nežádoucími účinky, a není tedy možno vyloučit třeba situaci, že ošetřující lékař vyhodnotil jeho podání jako v tu chvíli nebezpečné a rozhodl se takto.

Je tam i výrazně zkrácena veškerá ta byrokracie, o které mluvíte, a v podstatě u většiny případů by mělo ke schválení dojít a priori, i ten lék bude posuzován jiným způsobem, protože klasické posuzování nákladové efektivity u malých počtů pacientů není možné. Takže budu moc rád, když tuto novelu potom podpoříte. Děkuji vám za pozornost.

Děkuji, vážený pane místopředsedo, za slovo.

Interpelace se týká podobné věci, proto ji nebudu opakovat.

Já se také domnívám, že je namístě řešit sjednocení té decentralizované hygienické správy, to bych si nikdy nedovolil rozporovat. Nicméně chci od vás slyšet to ujištění, které tady zmiňoval pan premiér a bylo nové oproti vašemu vystoupení na tiskové konferenci v pondělí po jednání vlády, a sice že ten návrh zákona, pokud se dotýká základních lidských práv a svobod tedy mám na mysli hlavně ten dotyčný paragraf, který zavádí zcela nové kompetence hlavního hygienika, ať už se to týká trasování telefonů občanů České republiky, ať těch, kteří jsou, nebo jsou potenciálně nakažení, ať už se to týká omezování obchodu, služeb, sportovišť, dokonce škol, uzavírání škol, univerzit , bude skutečně z toho zákona vyňat ještě předtím, než doputuje sem do Poslanecké sněmovny.

A tady bohužel musím říct, že vláda má výrazné zpoždění. Ty diskuse se táhnou a jsem přesvědčen o tom, že tyto věci, které se dotýkají skutečně krizové legislativy, mají své místo v zákoně o bezpečnosti státu, resp. v krizovém zákoně.

Prosím pana ministra o odpověď. Máte slovo.

To, co já považuji za potřebné, jestli se máme vyhnout tomu, a já jsem to tedy pochopil, že to je volání celé Poslanecké sněmovny během minulých dvou sezení, která se týkala prodloužení nouzového stavu, abychom se vyhnuli nouzovému stavu co nejvíce, tak ve chvíli, kdy nebude možnost tato opatření nařídit plošně, potom by to celé ztrácelo smysl. Takže já si myslím, že ta omezení osobních svobod, jak říkáte, která se týkají třeba toho, že je možno omezit otevření škol, omezit otevření obchodů a podobně celoplošně, že ta v tom mají smysl, protože aniž bychom aplikovali krizový zákon se všemi jeho průchody do nouzového stavu, to znamená, to má řadu dalších legislativních konsekvencí, které tady byly různým způsobem zmiňovány, že to třeba umožňuje i provádění řady dalších věcí ve zkráceném řízení, ve zkráceném způsobu atd., takže jestliže chceme mít možnost regulovat tu epidemii celoplošně, potom tyto věci by tam zůstat měly. Ve chvíli, kdy chceme, aby hygienická služba fungovala celoplošně v celé zemi, tak musí mít pravomoci toto udělat. Nicméně, a to v tom zákonu už je, je to jenom tehdy, jestliže se jedná o krizový stav, který samozřejmě může definovat třeba krizový zákon nebo něco jiného, a na dobu nezbytně nutnou.

Já si myslím, že třeba jedna z věcí, která je, o které se dá uvažovat, je možnost zakomponovat do toho aprobaci vlády nebo něco takového. Ale jenom upozorňuji na to, že ten systém nebo ten princip toho, aby ta opatření byla celoplošná, ten je záměrný. To není chyba. Ten je tam záměrný, protože jinak vlastně nedojde ke změně oproti stávající situaci.

To je něco, co v současné době existuje, ale není to nic, bez čeho bychom se neobešli. To znamená, jestli toto je společností a veřejností vnímáno negativně, tak není vůbec žádný problém tuto část z toho úplně vypustit a ten zákon nijak neztratí na své síle. Takže to rozdělím na dvě části. Moc bych plédoval za to, abychom se nějak společně domluvili na tom, že je možnost za určitých přesně specifikovaných podmínek provádět ochranná opatření celostátně. A druhá věc lze bez problémů vypustit jakoukoliv spolupráci s mobilními operátory.